Dál tady mám písemnou interpelaci, kterou jsem zaslal panu ministru Rakušanovi, kterou nebudu číst, abych zde nezdržoval, ale chci říct, že pro nás jako pro obyvatele Prahy, pro obyvatele Prahy 10, zejména Malešic, je tato otázka velmi, velmi, důležitá. Doufám, že to, jakým způsobem přistupuje vedení Prahy ke svým vlastním voličům, ke svým vlastním občanům, si v nadcházejících volbách občané i voliči připomenou. Pane předsedající, děkuji za slovo a vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, pane ministře vnitra.

Budu citovat z materiálu, který vytvořilo samo Ministerstvo vnitra.

Hnutí ANO podpořilo všechny kroky vlády v počátku s přílivem uprchlíků.

To jsou takzvané osoby, které jsou v evidenci nežádoucích osob.